99.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr financí Zbyněk Stanjura, ale pana ministra ...

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?